Takže budu ráda za upřesnění toho, co je váš cíl, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego.

Já bych možná ještě přece jenom, že tady vzniká vlastně takové velmi jako nerealistické očekávání, že tenhle zákon je zázrak, který bude fungovat a všechno se vyřeší nebo se všechno zlepší nebo hodně se zlepší. Všichni známe a jako starosta, jako zastupitel lidi, kteří skutečně jsou na úplném dně, těch se pokuty netýkají, protože je nikdy nezaplatí, nebo aspoň nehodlají platit, nikdo si na nich nic nevezme, ale to jsou taky lidé, se kterými potom je potřeba pracovat, o které je se potřeba potom starat, protože myslím, že tady nikdo nechceme, aby tito lidé skutečně jenom umírali na ulici. Tyto lidi potom, s těmi musíme pracovat a tito lidé potom, ta péče o ně stojí velké finanční prostředky.

Já trvám na tom, že řešení má být opačné, že nejdřív skutečně má být ta práce a infrastruktura, aby se ke zlepšení mohlo přistoupit, a poté nějaká podobná změna. Děkuji.

Bohužel, ta data jsou úplně jiná. Říkám, na sociální začleňování šlo několik miliard korun. Několik miliard korun. A na dvojnásobek nám stoupl počet vyloučených lokalit.

Byl jste se tam podívat vy?

Děkuji za přesné dodržení času. Děkuji, pane předsedající. Asi předvolební kampaň, tady bude padat často to slovo.

Ale já pořád nechápu jednu věc.

Děkuji.

Samozřejmě jsem si vědom toho rozdílu.

Čím se to zlepší to bych potřeboval tady vysvětlit.

Já tady vůbec nehájím někoho, kdo páchá přestupky, v žádném případě, jenom jsem přesvědčen o tom, že dopady na tu pomoc, na ty veřejné rozpočty v budoucnu budou po přijetí tohoto zákona větší než ty, o kterých tady kolega Juchelka hovořil. Kde je? Taky není.

Děkuji.